Jestli tímhle chceme někomu namluvit, že to není porušování principů volného trhu, tak si nedovedu představit, jak intelektuálně omezený by takový člověk musel být, aby to akceptoval. Tam jsou v podstatě dvě definice.

a) a výroba proběhla na území České republiky. Přidaná voda se nezapočítává.

My jsme provedli takový orientační výpočet.

Další věc.

To samozřejmě jde.

A opět je otázka, jestli je to záměr.

Ale je to otázka na předkladatele a budu rád, když bude zodpovězena.

Česká republika je silně proexportní ekonomika. To znamená, že nezanedbatelná část našeho hrubého domácího produktu, ale i výběru daní a samozřejmě zaměstnanosti je vázána na to, kolik zboží a služeb a dalších věcí dokážou naše firmy vyvézt. Osmdesát procent českého exportu míří do zemí Evropské unie a je to poměrně pochopitelné, protože je tam nějaká blízkost legislativní, je to stabilní prostředí, země Evropské unie tvoří poměrně lukrativní trh i z hlediska koupěschopnosti.

80 % českého exportu míří do zemí Evropské unie.

A já bych se chtěl zeptat předkladatelů, jestli mají zpracovanou nějakou alternativní národohospodářskou koncepci. Pan ministr Havlíček tady není, že by nám k tomu třeba něco řekl.

Pan premiér často a rád opakuje nesmysl o tom, že Piráti chtějí rozbít české hospodářství. Dámy a pánové, jestli něco může poškodit české hospodářství, českou ekonomiku, tak jsou to přesně tyhle tendence, které přinášejí riziko rozbití volného trhu. Mě by skutečně zajímalo, jestli předkladatelé mají vůbec nějakou představu o tom, co se stane, pokud se jim to podaří.

Tak to prostě...